Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mám do značné míry pochopení pro toto hlasování. Poslanci vládní koalice si úplně stejně jako my uvědomují, k jakým nepravostem tady docházelo, a prostě nepřejí si, aby se o tom mluvilo. To za prvé. A za druhé. Je to do určité míry signifikantní. Tak jako nikdo z nás nepochybuje o tom, že ve dnech 28. až 30. března tady neplatila rovnost před zákonem ze strany Policie České republiky, stejně tak i vy jste odmítli dát rovnost před zákonem všem poslancům Poslanecké sněmovny České republiky. A jako jeden z těch, kteří to přednostní právo mám, se všem ostatním kolegům omlouvám, protože já jsem chtěl, abyste mohli promluvit. Tak to byl pan předseda TOP 09. Myslím, že jsme se bohužel dostali do fáze, že členové vládní koalice blokují jakoukoli naši snahu o těch věcech diskutovat a diskutovat i bez rizika toho, že byste nás skutečně mohli napadat z obstrukce. Ale já bych se chtěla možná zastat, nebo upravit vyjádření pana předsedy Kalouska. Ne všichni členové vládní koalice nepodpořili zařazení tohoto bodu na program.

Prosím, pane předsedo.

My ostatní už si myslím, že jsme spíše měli být na obědě, a proto všem přeji dobrou chuť.